Pro tyto případy především z důvodu hospodárnosti navrhujeme, aby se referendum konalo spolu s těmito volbami.

A tady musím samozřejmě poděkovat i zástupcům hnutí ANO, protože přestože oni nechtějí referendum v takovém rozsahu jako my, nechtějí hlasovat o možnosti vystoupení z EU nebo z NATO, kdyby si to přáli občané, tak umožnili aspoň v minulém volebním období hlasy poslanců ANO to, aby to prošlo přes první čtení, ten návrh SPD. A to si myslím, že vidíte, že tady férově přiznávám.

Tak to přece je!

Je krásné české přísloví: Ne slova, ale činy.

Tam nezastupuje v Senátu ani jeden senátor voliče SPD, přitom prokazatelně nás volí při sněmovních volbách více než půl milionu lidí. Takže to je nesmysl.

Samozřejmě, kdyby volba v Senátu byla jednokolová, složení Senátu je úplně jiné, to je potřeba si pochopitelně říci, to by bylo jiné složení Senátu. Takže to je jasné. A už by byli úplně jiní vítězové v Senátu, protože... A pak by to samozřejmě mnohem více odpovídalo náladám ve veřejnosti.